Prosím, ujměte se slova, paní ministryně. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním cílem této předkládané smlouvy je regulace vývozu zbraní, a co si myslím, že je velice podstatné, je, že Česká republika spolu s ostatními členskými státy patří díky velmi vyspělému systému kontroly mezinárodního obchodu se zbraněmi z globálního pohledu k malé skupině zemí, kde již dnes tyto transakce podléhají povolovacímu, nebo chceteli, licenčnímu řízení, a to právě v zájmu prevence rizik spojených s mezinárodním pohybem tohoto zboží.

Takže žádné ustanovení českého právního řádu pro ratifikaci této smlouvy není třeba měnit. Další podstatná informace je, že tato smlouva nebude mít žádný negativní dopad na podnikatelské prostředí, protože už v současnosti Česká republika implementuje všechno, co je v ní obsažené, a naopak se dá říci, že to pro nás bude, resp. pro naše podnikatelské subjekty, svým způsobem příznivé, protože to stanoví přísnější podmínky i pro další státy, takže se dá říci, že nebudou znevýhodněny. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Myslím si, že paní ministryně... pardon...

Pane zpravodaji, máte šanci. Doporučil bych přikázat tento tisk k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu.

Ano, vidím, přece jen přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za tento návrh.

Není tomu tak. Budeme se zabývat přikázáním výborům k projednání. To bude první hlasování, které rozhodneme hlasováním pořadové číslo 69. Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro obranu. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 67.